Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nyní se budeme zabývat pevně zařazenými body 215, 204 a 189.

V této souvislosti jedna výzva, nebo prosba.

Děkuji. Předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny, z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny, dnes z osobních důvodů.

Takže pane poslanče, pojďte, máte slovo.

Všichni víte, že ty závěry zůstávaly v té pozici, že je hodně nevyjasněných otázek, a byla požádána vláda, aby iniciovala jednání Evropské komise k vyjasnění těchto otázek.

Ale zůstávají nevyjasněné další čtyři otázky, které jsou docela problematické, o osudu budoucnosti. Ty otázky se týkají budoucnosti energetiky v této lokalitě, budoucnosti investic, které byly slibovány, ale nikde nejsou.

A mě by zajímalo, jak chce vláda tyto otázky, které zůstávají ve vzduchu, řešit a jak chce zabezpečit, aby ten přechod byl bezbolestný, bez problémů, bez sociálních výkyvů hrozících mému regionu. Čili bych vás tímto požádal o podporu tohoto zařazení. Děkuji. Jenom se ujistím. Paní poslankyně Jarošová také vystoupí s návrhem na změnu programu schůze. Prosím máte slovo. Dámy a pánové, prosím o klid, ať slyšíme návrhy, které jsou předkládány ke změně programu schůze. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o pevné zařazení volebních bodů na program schůze, a to číslo 172 Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie, číslo 173 Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, číslo 174 Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu, a číslo 175 Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře.

Děkuji. Ano, rozumím.

Prosím, pane poslanče. Já se omlouvám. Ano, jako druhý bod. Hlásí se prosím ještě někdo k programu schůze? Ne, budeme tedy hlasovat o návrzích, které jsme slyšeli.

Je to tak?

Návrh byl přijat. Tento bod jsme zařadili.

Je zde prosím souhlas, abychom to schválili jedním hlasováním, nebo si někdo přeje hlasovat jednotlivě? Takže budeme hlasovat o zařazení těchto bodů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tím jsme se vyrovnali hlasováním se všemi návrhy na změnu programu naší schůze. Ještě zde mezitím přišla omluva.